Velmi děkuji za slovo, pane místopředsedo. Využil bych této příležitosti, abych načetl několik legislativně technických úprav pro třetí čtení. Je to zákon poměrně rozsáhlý a diskutovaný, proto samozřejmě došlo i některým drobným chybám, které bude potřeba hlasováním napravit, popřípadě došlo k překlepům v místních jménech lokalit, které představují hranice jednotlivých národních parků. Dovolím si tedy načíst legislativně technické poznámky.